Proti tomu se ozvaly výroky jak předsedy vlády, tak také ministra zahraničních věcí České republiky ale tím spíš se musím ptát, zda tato návštěva byla konzultována s vládou a zda byla v souladu s vládní politikou. Pak tady byl 16. listopad, kdy v rozhovoru pro ruskou televizi, první kanál, prezident republiky zpochybňoval jednak sankce proti Ukrajině a také její pomoc Já se omlouvám, paní poslankyně, ale znovu prosím zejména poslance, kteří konzultují nahlas své postoje, aby tak nečinili, jak vpravo, tak vlevo. Dokonce vidím i člena vlády, který konzultuje, tak také prosím mimo jednací sál. Prezident republiky v onom rozhovoru pro ruskou televizi zpochybnil hospodářskou pomoc jak Evropské unie, tak Spojených států. A mně by zajímalo, jak i toto souzní s názorem předsedy vlády nebo ministra zahraničních věcí.

Hrad na to reagoval, že pravidelně konzultuje svou politiku s vládou, a i na to se chci zeptat pana předsedy vlády zda tyto konzultace opravdu pravidelně probíhají, či neprobíhají, protože buďto si vymýšlí Hrad, když tvrdí, že je konzultuje pravidelně, a potom tedy koná tyto kroky na základě těchto konzultací, anebo Hrad lže, tedy prezidentská kancelář, jeho mluvčí i on sám lžou, a pravděpodobně proto, aby zastřeli své poslední mediální výstupy, které potřebují něčím prostě přebít... Já se velmi omlouvám, ale takhle to opravdu nejde dál. Paní poslankyně, já si to s nimi vyřídím sám, nemusíte mě zastupovat. Důrazně vás žádám, abyste se usadili na svá místa, jinak budu nucen přerušit schůzi Sněmovny. Všichni víme, co máme na programu a jak by takové přerušení bylo interpretováno. Tak prosím nepokoušejte moji trpělivost a nechte paní poslankyni argumentovat.

Já absolutně nemůžu pochopit, že jeden úředník prostě může cvičit s politikou a dobrým jménem naší země způsobem, jakým to činí, a není okamžitě vyhozen. Přeji si, nebo žádám Sněmovnu, aby bod, který by se jmenoval Zahraniční politika České republiky, byl zařazen jako druhý bod našeho dnešního jednání, a těm z vás, kteří poslouchali, děkuji za pozornost. Také děkuji a mám návrh zaznamenán. Pan předseda Kalousek a připraví se paní poslankyně Chalánková. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.